My bychom si velmi přáli, aby rozpočet byl rozpočtem budoucnosti, budoucích let, nejenom toho nejbližšího cíle, tj. nejbližších voleb, tak jak k tomu bohužel dlouhodobě přistupuje vládní koalice a speciálně hnutí ANO a pan premiér, který nemá ambici vidět veřejné finance v dlouhodobé perspektivě. A stačí si vzít jakékoliv příklady z historie. A já myslím, že nemusím říkat, kde ten příklad můžete také nalézt. A toto bohužel tato vláda nedělá.

Rozpočet bohužel, a zaznělo to tady opakovaně, nemá žádnou dlouhodobou vizi. Když jsem zmiňoval investice, tak mohu být zcela konkrétní.

Letos, nebo pro rok 2020, jsou kapitálové výdaje na pouhých 9 %. To jsou věci, které jsou zcela nesporné. A když k tomu připočteme neustále rostoucí mandatorní výdaje a já chci zdůraznit, že některé z nich jsou samozřejmě pochopitelné. Poslanecká sněmovna jedním hlasem vnímala, že když máme ta léta tučná, je dobré pomoci našim seniorům, že je dobré zvýšit důchody. Tak jednak to nejsou její peníze, které posílá seniorům, a jednak samozřejmě z větší části to byl výsledek zákonné valorizace, a pro to navýšení nad zákonnou valorizaci jsme zvedli ruku všichni přítomní poslanci této Poslanecké sněmovny.

My opět vidíme nebezpečí, že se na jaře dostaneme do stejného problému a stejných, často velmi absurdních debat a diskuzí o tom, kdo a jak a kdy má dofinancovat například sociální služby. My bychom si rádi ušetřili tu debatu, která tady potom trvala několik schůzí, mnoho hodin, protože jsme přesvědčeni o tom, že tato Sněmovna se nemá zabývat primárně samozřejmě prizmatem posledních hodin a dnů osobními problémy pana premiéra, ale my bychom se neměli ani zabývat tím, co můžeme vyřešit například v rámci zákona o státním rozpočtu. Když to vyřešíme dnes, ušetříme čas na jaře a budeme se moci věnovat například velmi náročné diskuzi, která nás čeká kolem novely exekučního řádu, občanského soudního řádu. Diskuzi, která se může dotýkat elementární reformy vzdělávacího systému, protože když se podíváme, tak vytrhávat z toho jenom státní maturitu z matematiky a podobně, tak to prostě jsou marginálie ve finále. My se musíme zabývat dlouhodobou koncepcí.

A my bychom samozřejmě měli ambici, aby se výsledek práce důchodové komise, na které se podílejí i naši poslanci, i naši zástupci, tak aby byl nějak hmatatelný, aby tam byla shoda napříč politickým spektrem, abychom neřešili věci prizmatem nejbližších voleb, ale dlouhodobě tak, aby na příští desetiletí bylo jasno, kde dnešní dvacetiletí třicetiletí mladí lidé, jak na tom budou v rámci svého důchodového věku atd. atd.

Je to nepochopitelné.

Druhou oblastí, kterou my vidíme jako prioritní a důležitou, je samozřejmě vzdělávání. To je totiž investice. Investice nemohou směřovat jenom do dálnic, do dopravní infrastruktury, ale investice musí směřovat také vzdělávání. Není to jenom o platech učitelů, je to o celkovém pojetí investic do oblasti školství a vzdělávání.

Proto i my se velmi přimlouváme za to, co nakonec navrhuje i část vládních poslanců, abychom měli tu ambici učitele dostat nikoliv na to, aby udrželi průměr rostoucích platů ve veřejné sféře, ale aby se skutečně dostali tam, kde mají být. To znamená, ne v porovnání k roku 2017, ale v porovnání s aktuálním rokem, aby nebyli už nadále nejhůře placenými vysokoškoláky v České republice, tak jak tomu bohužel je. I tam směřují naše pozměňovací návrhy, včetně řešení těch drobností, jako je třídnictví a podobně. A třetí věc, kam směřuje, řekněme, třetí nejdůležitější část našich poznávacích návrhů, to je aktuální otázka boje se suchem, s kůrovcem. Protože když se podíváme nejenom na Lesy České republiky, ale i na drobné soukromé vlastníky lesů, tak skutečně a podíváme se na rozpočet Ministerstva zemědělství, tak já se obávám, že ten nepočítá s těmi potřebnými kompenzacemi, které si ti vlastníci skutečně zaslouží. Jsme přesvědčeni o tom, že tady je potřeba pracovat, stejně tak jako na dalších opatřeních, která podpoří boj se suchem.

Celkově, jak říkám, KDUČSL nemůže a není připravena tento rozpočet podpořit, protože, jak jsem řekl na začátku, z našeho pohledu je to rozpočet, který je primárně zaměřen na spotřebu, a nikoliv na budoucnost. Děkuji za pozornost. Děkuji. A já se nyní zeptám paní ministryně financí chápu to tak dobře, že za navrhovatele hovořil už pan premiér? Takže vy už ne. Nebo v další fázi, až se přihlásíte.

Máme tam dvě přednostní práva. Děkuji, pane místopředsedo. Znamená to, že budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích, kterých je 164. Pokud tento souhlas Poslanecká sněmovna udělí, budeme dále hlasovat o osmi doprovodných usneseních. Co se týká pozměňovacích návrhů, začneme přílohou písm.

Tak toto je mé strany všechno, jenom abyste věděli, co nás čeká.